A Národní galerie? Proč to neděláte? Proč nepokračujete v obnově našich kulturních památek?

My jsme dělali strašně moc věcí, strašně moc věcí jsme připravili a my jsme to převzali 2014. Kolik tady bylo připravených dálnic 800 metrů nebo kolik to bylo?

Ano, bohužel.

Ano, je potřeba vyhodnotit ty různé pobídky, ale hlavně, pokud není stabilní podnikatelské prostředí, tak si myslím, že to není vůbec dobře.

Ale není tady.

Takže nic nehrozí a v podstatě všechno, co jste říkali, jste nesplnili.

My jsme to dělali. Nám záleželo na tom, aby lidi se měli dobře. A dokonce extremisti.

Vám vůbec nezáleží na zvýšení životní úrovně obyvatel. Vy zkrátka nemáte rádi lidi, hlavně ten váš ministr financí. Vůbec tomu nerozumím. Teď chce vlastně snižovat platy.

To jsme my nikdy nedělali.

Když si vzpomenu, co všechno vy jste vlastně si vymýšleli. Přitom bylo jasné, že ten kontrakt odešel z RWE. A dneska samozřejmě Maďaři mají 40 % distribuce plynu v Čechách, které tedy tato vláda nesnáší z nepochopitelných důvodů.

Emisní povolenky, jak jste křičel, pane premiére, ano? A já jsem se snažil, psal jsem dopisy, vystupoval jsem, ale zkrátka vy jste tam toho moc neudělal.

A je zajímavé, že... Včera tam byl Morawiecki a vlastně popřel všechny vaše nevýhodné dohody. My samozřejmě jsme už od první poloviny 2002 na to upozorňovali.

Fakt neskutečné. Jak je to možné? Totální selhání!